Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, pan Ivan Bartoš. Dobrý večer. Dámy a pánové, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už jsem ráno avizoval, že tento zákon nebo tato transpozice je nutná opět k probrání, zase to je jeden z těch drobných restů. Je to čistě implementační právní předpis ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice o podpoře čistých, energeticky účinných silničních vozidel. Směrnice požaduje po členských státech, aby zajistily při pořizování nových silničních vozidel prostřednictvím veřejných zakázek jistý podíl těch nízkoemisních, do budoucna i třeba bezemisních, ale nízkoemisních vozidel v tom návrhu. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel má uvedené zajistit. Transpoziční lhůta uplynula již 2. srpna minulého roku a Česká republika stále řádně neplní své závazky, které jí tedy vyplývají. Transpozice byla řádně provedena v drtivé většině členských států EU. Spolu s Českou republikou je řízení vedeno již jen proti Bulharsku, Maďarsku, Kypru a Švédsku.

Já jsem ještě psal dopis Evropské komisi, že s tímto pracujeme teď v druhém čtení, že tedy se snažíme zaimplementovat, i když jsme takto pozdě.

Nařízení vlády v podstatě mířilo směrem k zadavatelům veřejných zakázek, které mohlo usnesení vlády zavázat, jsou to tedy pouze ty přímo podřízené vládě ministerstva a organizace, a to jim tuto povinnost uložilo a od té doby se plní. My jsme toto... nebo to byl i jistý vzkaz Evropské komisi, nicméně ta to nepovažuje za řádnou transpozici a neuznává ji.